Paní ministryně zaujme místo u stolku zpravodajů a též zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní navrhovatelka má zájem. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, ráda bych jenom připomněla, že účelem tohoto zákona je odstranit dosud neomezené zvyšování důchodového věku a nejvyšší důchodový věk stanovit pevnou hranicí a navrhuje se zde 65 let. Zároveň ten návrh předpokládá přezkoumávání důchodového věku v pravidelných pětiletých intervalech na základě zprávy předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí vládě. Chtěla bych uvést, že zde jsou předloženy celkem tři pozměňovací návrhy a že ke všem je kladné stanovisko a jsou poměrně zásadní, zejména způsob změny valorizace důchodů, protože je to taková změna, která je ve prospěch všech našich seniorů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dnes do třetice k dalšímu sociálnímu návrhu, který tady máme k řešení.

Myslím si, že to je vrcholně nezodpovědný přístup. Samozřejmě, že tady pan předseda Sklenák bude opět tvrdit, že to není před volbami žádná snaha o jakési balíčky nebo dárečky pro voliče. Je to pravda, že se zvyšují dlouhodobě. Na druhou stranu valorizační mechanismus, tak jak jej tady předkládá pozměňovacím návrhem, je zásadní změna, která bude mít určitě velký dopad do rozpočtu, a to nejenom na příští rok, ale opravdu na další léta. A my tady děláme takovouto zásadní změnu pozměňovacím návrhem. Tak už jenom to samo o sobě ukazuje, že buď ve vládě není shoda na takto zásadních věcech a musíte to řešit pozměňovacími návrhy, anebo působíte chaoticky, nepracujete dostatečně kvalitně, protože jste nebyli za tři a půl roku, co jste ve vládě, schopni takovouto změnu připravit klasickým způsobem tak, aby na tom pracovala ministerstva, a tak, aby na to následně muselo proběhnout připomínkové řízení a mohli se k tomu všichni vyjádřit, včetně třeba Ministerstva financí, protože tam ty dopady do rozpočtu budou. Samozřejmě že pravicová opozice, která bude proti takovému opatření z principiálních důvodů hlasovat, bude osočována z toho, že nechce přidávat důchodcům. Ale my tady myslíme, prosím pěkně, nejenom na ty současné, ale i na ty budoucí. Protože na jejich důchody zřejmě nakonec peníze nebudou.

To jste tam pár změn udělali. Ano, nově si lidé mohou spořit i pro své děti, je to výhodné pro asi tak pár jednotek procent populace a ten zbytek nic. Co pro něj máte?

Není tomu tak. Demografický vývoj je neúprosný. Rozhodně ne růžové.

Na druhou stranu je potřeba říkat i ty nepopulární věci. Zda jsme schopni to dodržet a financovat i v dalších letech, kdy vy už u vlády třeba nebudete, ale dáváte tím vlastně dalším vládám jednoznačný závazek a ony to budou muset nějakým způsobem ufinancovat, anebo budou muset přistoupit k nepopulárním opatřením, že budou zase vracet ten systém zpátky a budou valorizaci řešit jiným způsobem a budou za ty zlé, kteří těm lidem berou.